Rozprava byla přerušena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr kultury Martin Baxa a zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Martin Kolovratník.

Poprosím kolegy o klid v sále, aby bylo důstojné prostředí k vystoupení. Děkuji moc a prosím, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vládní novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu má jediný cíl: vládní koalice Petra Fialy chce politicky ovládnout veřejnoprávní média a zneužít tak koncesionářské poplatky všech občanů ve svůj politický prospěch. Jedná se o nástup nové totality v podání Fialovy vlády. Vláda chce pro princip volby radních České televize a Českého rozhlasu jako bonus posílit roli Senátu, který drtivá většina občanů naší země považuje za zbytečný, proto jsou pro nezájem občanů senátoři voleni pouze pár tisíci hlasy.

Tito noví radní začali kontrolovat hospodaření České televize a její vyváženost, což se nelíbí stranám Fialovy vlády a na ně napojeným aktivistům.